Já děkuji, pane poslanče. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace určené předsedovi vlády, a nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Prvním v pořadí je pan poslanec Martin Novotný, který chce interpelovat omluveného pana ministra dopravy. Tak prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane nepřítomný ministře, moje interpelace směřuje k důležitému aspektu dnes často diskutovaného tématu mýtného systému v České republice. V tyto dny a týdny se diskutuje to, jestli se vám podaří tou pracovní formou, která byla zvolena, stihnout z hlediska mýtného systému všechny termíny, které dneska vláda uvádí jako své plánované termíny. Diskutují se záležitosti kolem výběrového řízení na poradenství v této oblasti. Moje otázka směřuje k jinému aspektu. To naše místní, lokální, české řešení mýtného systému je podmnožinou celého systému mýtného v Evropě a Česká republika má v této souvislosti řadu závazků, tak aby naplnila podmínky systému evropské mýtné služby. Ty závazky se týkají jak termínů, tak obsahu řešení, které zjednodušeně řečeno má zajistit kompatibilitu všech systémů ve všech zemích Evropské unie tak, aby technické aspekty nekomplikovaly život a nezpůsobovaly zvýšené ekonomické náklady jednotlivým dopravcům apod. Moje otázka směřuje tedy k tomu, jak je zohledněno v tom vládním návrhu přípravy řešení mýtného systému právě ono naplnění závazku evropské mýtné služby jak z hlediska technického řešení, tak z hlediska termínů, jakým způsobem probíhají jednání na úrovni Evropské komise právě o postupném naplňování těchto našich závazků, jaké je stanovisko naší vlády, vašeho Ministerstva, jak vnímá vaše kroky Evropská komise a zda jste schopen garantovat, že v termínech, které uvádíte, a v termínech, které jsou pro nás závazné, závazky vyplývající ze systému evropské mýtné služby Česká republika je schopna naplnit, případně nenaplnit, to jest jaká hrozí rizika případných sankcí ve chvíli, kdyby se toto naplnění nepodařilo. Děkuji za pozornost. Já děkuji, pane poslanče. Prosím další v pořadí a to je paní poslankyně Pavlína Nytrová kterou zde nevidím, tudíž její interpelace propadá. Prosím dalšího v pořadí, je jím pan poslanec Jiří Petrů, který se svou interpelací obrací na pana ministra životního prostředí. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, děkuji, že jste přítomen.

Potíže s posudkem EIA má celkem 64 staveb, u kterých bylo posouzení vlivu na životní prostřední provedeno podle předchozí právní úpravy.

Přitom i Ředitelství silnic a dálnic upřesňuje, že seznam není konečný, a postupně ho doplňuje o další problematické stavby. Jak jsem si sám ověřil, situace je opravdu velmi vážná. Jsem si samozřejmě také vědom, že novela měla být schválena již před několika lety a že není vinou současné vlády, že se nacházíme v této situaci. V konečném důsledku však může současný stav ohrozit plnění státního rozpočtu, čerpání fondů Evropské unie, má dopad na Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj i na Ministerstvo financí. Pane ministře, jaké kroky činíte, aby se situace nevyhrotila, a jaká krizová opatření chystáte, aby nedošlo k zastavení staveb a nečerpání fondů Evropské unie v oblasti dopravy? Děkuji za odpověď. Já děkuji, pane poslanče, a poprosím pana ministra o reakci. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové. Děkuji za ten dotaz. On tady nepadá samozřejmě poprvé, byla tady diskuse o něm přirozeně již včera v rámci projednávání rozpočtu a těch debat bude celá řada. Já vás chci především ujistit v tomto krátkém časovém úseku, který tady mám, že my se touto záležitostí jako Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem dopravy velmi intenzivně zabýváme už několik měsíců, v podstatě teď musím říct poslední měsíc každý den probíhají nějaká jednání ať už osobně, nebo telefonicky, mailově s Evropskou komisí, především s DG Envi.

V této věci probíhají jednání na úrovni stálého zastoupení, v Bruselu probíhají jednání na úrovni i české eurokomisařky Věry Jourové a jejích lidí, a především samozřejmě jednání na té úřední úrovni. Ten problém, který znáte, je prostě v tom, že Česká republika bohužel má rozpracovány desítky staveb v přípravě, jejichž příprava začala před víc jak 15 lety, a většina těch staveb dneska nemá ani územní rozhodnutí nebo nemá stavební povolení.

Když to velmi zkrátím.

A musím říct, to byl prvotní požadavek Komise už v té novele 39/2015, aby se zopakovaly kompletně všechny EIA na ty staré projekty. My jsme to odmítli, získali jsme čas, jednáme, naším cílem je, aby k tomu opakování nedošlo a abychom tyto věci zhojili v rámci navazujících řízeních. Já děkuji. Táži se pana poslance nechce položit doplňující otázku, proto prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Jan Farský, který bude interpelovat pana ministra obrany. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení ministři, zvláště pane ministře obrany, mám jednu otázku. Dne 19. října vláda schválila nákup vojenského materiálu za 1,24 miliardy korun s tím, že to bude zadáno jednacím řízením bez uveřejnění s odkazem na to, že je to zakázka nezbytná ke schopnosti Armády České republiky participovat na zajištění ochrany státní hranice České republiky v souvislosti s uprchlickou krizí.

Je to nákup za 1,24 miliardy korun bez výběrového řízení, materiálu, který jsem si jist, že pro armádu je potřebný a měl by být nakoupen. Co mě přijde ale velice nevhodné, je to odůvodnění. Říkat, že potřebujeme pistole, samopaly, granátomety na uprchlíky, abychom před nimi ochránili naše hranice, a schovat za to nákup netransparentní za 1,24 miliardy, z mého pohledu více než o uprchlících vypovídá o schopnosti, spíše tedy neschopnosti nákupu na Ministerstvu obrany.